Prosím, pane zpravodaji. Pane předsedající, děkuji. S přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. prosím, pane předsedo, máte slovo.

Já jsem předpokládal, že jste ve svém předchozím slově byl tak tolerantní, že to nejdříve odhlasujeme. Jestli vás mohu poprosit o shovění, že bych dal dvě hlasování.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Má někdo návrh na jiný výbor, který by to měl projednat? Nikoho nevidím, není tedy možné hlasovat o jiném návrhu na přikázání dalšímu výboru.

Děkuji vám.

Děkuji panu ministrovi financí, předsedovi vlády Andreji Babišovi, děkuji panu zpravodaji, končím bod číslo 24.